Vážený pane předsedající, vážení poslanci, jsem velmi rád, že mohu vystoupit, že to první, zvláštní hlasování, které zamítalo obecnou rozpravu, nakonec neprošlo, protože skutečně je celá řada věcí, o kterých musíme hovořit.

Ale jsou některé věci, které se v tomto zákonu objevují a promítají.

A my máme tady v návrhu kompenzačního zákona, který má ty nedostatky nebo tu ztrátu těch výdělků nahradit vlastně změnou výše úhrady za výkonovou činnost. Oni mají jedinou, což je naprosto ekonomicky nepodstatné, přirážku za jedno zpracování receptu, ale jinak jsou financovány takzvaným signálním předpisem Ministerstva zdravotnictví, který uplatňují shodně na léčivé přípravky ze zdravotního pojištění plně hrazené, částečně hrazené a nehrazené.

Proto volím jiné řešení, tedy novelizaci zákona o prominutí pojistného pozměňovacím návrhem ke kompenzačnímu zákonu, který teď projednáváme.

Ten návrh, tak jak ho tady říkám, byl zadán, má své číslo a já se k němu přihlásím ještě v podrobné rozpravě.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem chtěl především poděkovat těm sedmi koaličním poslancům, kteří umožnili, aby se tato rozprava konala. Ta rozprava byla naprosto věcná. Dokonce v ní vystoupilo i několik poslanců, kteří hlasovali proti konání té rozpravy, a je podstatné zmínit i to, že v tom zdravotnictví se točí miliardy a ta vyhláška bude mít dopady na skutečně miliardy veřejných peněz, takže bych velmi apeloval na to, aby příště v hlasování o konání obecné rozpravy nebylo takhle natěsno, ale aby se normálně automaticky schvalovalo, jako to tu dosud bylo zvykem. Pardon... a ještě v obecné rozpravě. Máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo.

To znamená, ony tam zastávaly i tuto možnost. Samozřejmě to si musí potom kompenzovat většinou s kraji, nicméně i tak pro ně to byl velký zásah do jejich ekonomiky a pochopitelně provozní náklady jim zůstávaly dál. Takže určitě se přimlouvám, abychom to takto také potom zohlednili. Samozřejmě nejednáme o konkrétním znění vyhlášky, ale jednáme o parametrech, které se v té vyhlášce potom objeví, samozřejmě Sněmovna neschvaluje vyhlášku, to je věc ministerstva, bavíme se o těch elementárních principech a myslím si, že proto sem patří i o tom hovořit, co by se tam objevit mělo a co vlastně umožníme Ministerstvu zdravotnictví, aby pak konkrétně v té vyhlášce bylo napsáno.

Až za... ano, děkuji.

Skutečně, ten zákon nám dává zmocnění vydat příslušnou vyhlášku, byť je třeba stále zdůraznit, že je možné se rozhodnout jinak.